Takže asi poslední dotaz na pana ministra.

Nebo si to každé ministerstvo řeší samo?

Děkuji za odpovědi, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedo. Jste přihlášen do rozpravy, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se ještě pár slovy vyjádřil k této projednávané novele. Už jsem se obšírněji vyjádřil v prvním čtení i na výborech, jichž jsem členem, to znamená na hospodářském výboru a výboru pro životní prostředí. Nicméně bych chtěl, aby tady zaznělo ještě pár vět k tomu, co tady řekli mí předřečníci. Myslím, že sami vidíme, jak kvalitní zákon nám předložilo Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny.

V původním návrhu nebylo.

Rozumím tomu, co tady zaznívá z úst jak ministra životního prostředí, tak ministryně pro místní rozvoj, a to že tady vznikne, nebo se již dokonce usilovně pracuje na nějakém jednotném řízení. To je samozřejmě dobře a to samozřejmě vítám. Musíme si uvědomit, že na základě této novely zákona budou schvalovány a posuzovány všechny žádosti nové, ale i všechny žádosti, které jsou v současné době v běhu. Pokud tato novela zákona nebude kvalitní, tak to skutečně může zmrazit tyto projekty minimálně na dva roky a samozřejmě i nějaký ten rok zpětně.

Děkuji za pozornost. Ještě přečtu dvě omluvenky.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, dobře. Končím obecnou rozpravu. V průběhu obecné rozpravy zazněl dvakrát návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Takže než budeme pokračovat dál, budeme hlasovat.

Přivolám kolegy z předsálí.

Budeme hlasovat. Je to návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 22. Přítomných poslankyň a poslanců je 86, pro tento návrh 29, proti 55. Návrh byl zamítnut. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji pět přihlášek. Jako první v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Zahradník. Jako další se připraví pan poslanec Okleštěk a pan poslanec Pfléger a další.

Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má pan předseda Sklenák. Máte slovo. Děkuji. Jen pro stenozáznam prosím. Při posledním hlasování jsem hlasoval ne, a na záznamu o hlasování mám ano. Takže pouze pro stenozáznam. V tom případě budeme pokračovat v podrobné rozpravě a poprosím pana poslance Oklešťka a připraví se pan poslanec Pfléger. Děkuji, pane předsedající. Já vám děkuji. Požádám pana poslance Pflégera, připraví se pan poslanec Adámek. Dobrý večer, pane předsedající. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Adámek a po něm pan poslanec Kudela. Máte slovo.

Já vám děkuji.